Pak je tady samozřejmě ten druhý bod a to je otázka skupiny občanů, kterým se nedostalo pomoci. Jedna kategorie nedostalo pomoci těm, kteří řešili nedostatek zdravotních pomůcek.

Nemají žádnou kompenzaci.

A byl bych rád, aby tady byly nastaveny kroky, které povedou k tomu, že budeme vědět, v zákoně o veřejných zakázkách máme nastavené limity, mantinely pro to, aby ve stavu nouze ministři a jejich resorty objednávali s těmito principy péče řádného hospodáře. Abychom věděli, že vláda po této první vlně má navázané kontakty s českými firmami, s kterými. A víme, kolik třeba v případě podzimu budeme schopni toho zdravotnického ochranného materiálu zabezpečit z vlastních zdrojů.

Já jsem ten druhý závěr už udělal před třemi týdny, kdy jsem to trestní oznámení podal se spoustou podnětů k prošetření.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Prosím, máte slovo. Paní a pánové, nechci ubírat času ostatním kolegyním a kolegům, poslankyním a poslancům pro tu diskusi, proto budu velice krátký. Dvě krátká sdělení.

Ta druhá věc. Já jsem tehdy řekl ano, až poté, co situace pomine a zklidní se, zruší se ten nouzový stav, tak můžeme začít účtovat, vyhodnocovat a také ale připravovat všechny ty struktury na případný další atak nebo na případnou další podobnou situaci, která může nastat.